Ale jestli i opozice nemá mít, jestli nějaká menšina nemá mít možnost dostat případně na plénum Poslanecké sněmovny bod, který projednal evropský výbor. Máme tady jeden návrh k hlasování, to je ono vrácení k přepracování, a pak případně hlasování o přikázání a prodloužení lhůty.

Takže v tom případě je potřeba znovu otevřít rozpravu.

Pan ministr vystoupí s přednostním právem. Prosím, pane ministře. Děkuji za znovuotevření rozpravy. Nyní se tedy hlásí pan poslanec Benda. Prosím.

Děje se tak. Pan navrhovatel souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Pan předseda. Prosím. Děkuji. To bude v rozpravě snad vše.

Ještě ne....

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Pan předseda.

Pan poslanec.

Ale to nemění výsledek hlasování.

Já vám děkuji.